Velice se mi líbilo vystoupení pana profesora a dalších, kteří tady říkali o očkování. Bohužel jsem měl smůlu, narazil jsem na ty zlé korporáty, kteří do naší republiky dodali málo očkovacích vakcín, a i když jsem byl v ten první den, kdy bylo komerčně umožněno očkovat pro občany, a přihlásil jsem se a byl jsem registrován v té společnosti, tak už jsem měl smůlu, protože všechny volné vakcíny byly vyčerpány v řádu možná sekund v rámci elektronických objednávek. A to je taky otázka, která se týká toho konkrétního zákona, který tady momentálně probíráme. Česká republika se postavila tímto návrhem do řady všech zemí světa bez rozdílu zřízení, které v těch zemích je zase rád zdůrazňuji, protože to není politikum , a hledá řešení pro své občany. Řešením je nakoupit vakcíny a umožnit zdarma přístup občanů k těmto vakcínám. Musím ale zdůraznit jednu rovinu, kterou toto neobsahuje, a to je moje otázka panu ministrovi a budu rád, když ji zodpoví. Evropská unie, potažmo hlavně Evropský parlament tvrdě prosazuje v rámci jednání Evropského parlamentu, aby firmy dodávající očkovací látky ručily za negativní důsledky očkování. My na to máme vlastní zákon, který řeší zodpovědnost státu za očkování, a v tomto návrhu je to poznamenáno. Já bych rád od vás slyšel, jestli se podaří prosadit v rámci Evropského parlamentu toto usnesení a ty firmy budou v rámci Evropy nuceny převzít tuto zodpovědnost, a ony se snaží z této zodpovědnosti vyvléci, zcela logicky, tak jak bude postupovat Česká republika.